Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, konstatuji, že jsme z těchto důvodů pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců.